Chtěl bych se vyjádřit především k návrhu pana Michálka, který považuji opravdu za neuvěřitelný.

Každý tu bilanci bude mít trošku jinou.

Ale máte pocit, že ta cena, kterou bychom za to zaplatili, za větší bezpečí, by byla adekvátní? Já si to nemyslím, já v takové zemi žít nechci.

Je to velká debata o tom, že tu máme nakročeno k velmi výraznému zásahu do soukromí a do svobody a k velmi výraznému narušení jednoho ze základních právních principů, který k demokratickým státům patří. Děkuji pěkně. Děkuji, pane poslanče.

Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych chtěl stručně shrnout, jak ten zákon vznikal, a pokusit se vyvrátit některá tvrzení z pravé části sálu.

A ten náš pozměňovací návrh není nějaký obecný pozměňovací návrh, který umožňuje vládní návrh rozšířit, nicméně je to pozměňovací návrh čistě k návrhu ústavněprávního výboru.

Ústavněprávní výbor přijal toto opatření. Takže to byla jedna změna, co tam nastala.

My jsme se proti tomu velmi ostře postavili a na ústavněprávním výboru se podařilo vyškrtnout tu nejproblematičtější pasáž této novely, a to že by musely banky sdělovat IP adresy svých klientů a geolokační údaje svých klientů libovolným správcům daně včetně obecních úřadů atd.

To znamená, žádá se pouze skrze Generální finanční ředitelství, které následně žádá pouze skrze advokátní komoru. Rozhodně to není tak, jak vláda původně navrhovala, že by nějaký správce daně žádal přímo toho advokáta, ale je to tak, že Generální finanční ředitelství skrze advokátní komoru žádá advokáta. Už tam nehrozí, že by prostě nějaký úředník z obecního úřadu, který má pocit, že někdo nezaplatil poplatky za psy, to zneužíval.

Má na to aparát, má na to zdroje, je to rozhodnutí podle správního řádu, může se normálně soudit v případě, že by měla pocit, že se dělá nějaká nepravost.

Pokud je nepovažujeme za rozumná v rámci Evropské unie, tak za prvé předchozí vlády to měly řešit a nemáme to schvalovat jako celek, ale tvrdit, že tohle musíme přijmout a tohle nemůžeme, nám nepřijde adekvátní.